Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem u hlasování číslo 12 hlasoval pro, ale na sjetině mám zdržuji se. Zpochybňuji hlasování.

Takže máme tady návrh od pana poslance Černohorského, který zpochybňuje hlasování číslo dvanáct. Takže necháme hlasovat o vaší námitce. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.